Bývá také argumentováno, že větší výkon nemůže být soutěžen z toho důvodu, že ty komponenty jsou příliš velké a že by do dukovanské lokality nešly dopravit. Já říkám: ať se s tím vypořádá dodavatel, ať navrhne, jakým způsobem budou ty části doručeny.

V situaci, kdy historicky jedna ze společností dělá projekty, má zde šest reaktorů, to znamená Rosatom, samozřejmě má i napojení na české firmy a má plnou podporu státu, protože pro Ruskou federaci otázka jádra není ekonomickou záležitostí, pro ně je to otázka politického vlivu, to znamená tam je plná podpora ze všech sfér, prostě ty firmy mají obejité, mají naslibováno.

Nejen že se změnila struktura českého průmyslu, ona se změnila i bezpečnostní kritéria a požadavky kladené na realizaci těchto staveb. Je to vše poměrně komplikovanější. K tomu se odkazuje náš požadavek, aby stavba byla realizována takzvaně na klíč. Ať nám to ten dodavatel dodá celé, ať to garantuje za fixní cenu a na klíč.

Takže pro nás je naprosto klíčová podmínka zastropování ceny, kterou stát vůči ČEZu, protože neexistuje jiná společnost v České republice než ČEZ, která by byla ochotna a schopna takovýto projekt připravit na základě toho, jak je nyní zákon designovaný, jak je připravený.

Všechny naše požadavky a podmínky směřují k tomu, aby ten projekt byl realizovatelný, aby byl dlouhodobě udržitelný a aby se vyplatil.

Dalším naprosto zásadním a klíčovým parametrem toho, jestli je celý projekt ekonomicky výhodný, nebo ne, je cena peněz.

To bylo dopoledne dvacátého sedmého. Nicméně to je falešné dilema a já mám zapotřebí toto falešné dilema vyvrátit.

Jde o to, jaké podmínky stát dodavatelům připraví.

A zde hrajeme řekněme o jednotky až desítky miliard v rozdílu ceny.

A to je naprosto šokující, protože zde vláda stále nemá jasno.

A já si kladu otázku, a opět tam chybí odpověď od pana ministra, jak to tedy bude financované. A jestliže nevíme, jak to bude financované, jak můžeme schvalovat zákon, který je přímou součástí toho finančního modelu?

Ohlásil, že se hlásí znovu do rozpravy.

Projekt, který nám tady neustále opakovaně přednáší, má dvě východiska. První východisko je: Nechci jadernou energetiku v České republice. To je zcela legitimní a osobně znám mnoho lidí, kteří mají podobný názor. Kdyby kolega Lipavský, vaším prostřednictvím, přiznal u tohoto mikrofonu, že jeho cílem je boj proti jaderné energetice, perfektně bych mu rozuměl a chápal bych ho a mohli bychom si o tom dlouze povídat.